Znovu naprosto odmítám, že bych zadával a vědomě jsem zadával to, že se mají vydat nějaká nezákonná opatření.

Ale odpovědnost za to, aby to opatření bylo v souladu se zákonem, je samozřejmě na odborném aparátu Ministerstva zdravotnictví. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ty výsledky jsem prezentoval i v odpovědi na předchozí interpelaci.

Je jasné, a to jsem také říkal, a to je třeba říci objektivně, že nikdy nelze stoprocentně vyloučit, že soud zruší nějaké opatření.

Pokud soudy měly určitý výklad zákona předtím a pak ten výklad zákona změnily, tak asi to není odpovědnost Ministerstva zdravotnictví, ale zkrátka je to jiný právní pohled, a v tomto směru si myslím, že ani ten interní audit takto nehovoří.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Ale prosím, rozlišme politickou rovinu, kterou třeba předvádějí některé nevládní organizace, které ve chvíli, kdy úředníci podle zákona vydají výjimku, mimochodem vydanou původně krajským úřadem, ve které my rozhodneme třeba o nějakém odvolání po několikaměsíčních různých stížnostech a zpochybňování, ale dobře, je to právo nevládních organizací tohle podle zákona udělat, a já se dozvím v nějakém emotivním vyjádření nevládních organizací, že vlastně neví, jestli to ministerstvo řídí Richard Brabec, nebo Pavel Tykač.

Já to dopovím. To znamená, to rozhodnutí není uděláno pro elektrárnu jako celek, jak bylo požadováno, ale končí u jednotlivých bloků po provedení jejich ekologizace.